Že se odstraňují ty nejhorší kotle a nahrazují se těmi nejmodernějšími, které skutečně to znečištění výrazně sníží, a není potřeba říkat, že průmysl je ten největší znečišťovatel. Není to pravda. A na tom druhém semináři, který jsme pořádali, tak skutečně bylo jednoznačně ukázáno na číslech, na grafech, jak dlouhodobě tato tendence je klesající a jak skutečně průmysl, pokud se teď udělá rozbor za poslední rok, možná dva zpět, protože nová data zatím nemáme, ukáže, že nakonec průmysl je na tom ještě lépe, než se domníváme.

Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já svůj příspěvek zahájím takovou trošku smutnou reakcí na vystoupení pana kolegy Schillera.

Tehdy jste tu novelu podpořili.

Ale myslím si, že ten zákon má jiná úskalí.

Je na to možné se dívat ze tří pohledů.

Samozřejmě že tady máme snahu zlepšovat životní prostředí, čistit ovzduší.

Naše elektrárny a teplárny jsou již od 90. let nepřetržitě ekologizovány.